Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost. Omlouvám se, že jsem byla trošku delší, ale skutečně považuji změnu tohoto zákona, pokud by prošla, za velmi klíčovou a myslím si, že bychom si všichni měli uvědomit dopad tohoto návrhu, pokud by dneska prošel v té verzi, jak to navrhuje Ministerstvo obrany.

Neříkám už obranu. Já vám děkuji, paní ministryně . Mezitím mohu přivítat dalšího čerstvého ministra ministra průmyslu a obchodu pana Karla Havlíčka.

Ptám se, zda ještě má někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Není tomu tak.

Děkuji. Vážený pane předsedo, jenom pár slov k tomu, co říkala paní kolegyně Černochová.

Já vám děkuji. A měl jsem znova problém slyšet to, co říká ministr vnitra, protože je zvýšená hladina hluku v sále. Takže podesáté, asi, vás znovu žádám o klid! Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Stejně ho poprosím, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, v souladu s doporučením výboru pro bezpečnost navrhuji následující proceduru hlasování ve třetím čtení, a to hlasování o návrhu A1, budeli přijat návrh A1, je návrh D6 nehlasovatelný.

Následně za druhé návrhy A2 až A4 společně jedním hlasováním.

Děkuji. Pan poslanec Birke chce vystoupit k proceduře. Děkuji moc, pane předsedající.

Ano, promiňte, omlouvám se. Paní poslankyně Černochová k proceduře. Já bych poprosila pana kolegu Birkeho, aby neříkal písmena, ale aby říkal obsahově, co to je za návrhy.

Jestli tomu tedy rozumím, tak se vám nelíbí, že prošel návrh pana kolegy Ondráčka, já to přeložím, že prošel návrh pana kolegy Ondráčka, a navrhujete, aby se nejdřív hlasoval poslanecký návrh pana kolegy Hamáčka. Já poprosím o klid, abychom tu debatu strukturovali a věnovali se proceduře.

Ano, přeložila jste to velmi dobře.

Děkuji. Paní poslankyně, nejsme v rozpravě. Já znovu opakuji, pane předsedo, svůj návrh, který je také legitimní, a také mám stejné právo jako jiný pan kolega, aby tady navrhovatel změny procedury, která prošla bezpečnostním výborem, a hlasovali pro tento návrh i členové sociální demokracie, odůvodnil a odůvodnil ten návrh tak, abychom věděli, jaké body jsou pod jakým navrhovatelem skryty.

Já vám rozumím, nicméně je zvykem, že zpravodaj, když nás provází hlasováním, říká, o jaký pozměňovací návrh se jedná a kdo ho navrhoval, nikoliv při samotné proceduře, tam jsem to nezaznamenal, že bychom se k tomu takhle podrobně vyjadřovali.